Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 61 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 30. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Petra Vránu. Nevidím, že by měl někdo jiný návrh.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Zdeňka Kettnera a pana poslance Petra Vránu.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. S přednostním právem dorazily přihlášky od pana předsedy Tomia Okamury a dále od pana předsedy Radima Fialy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se ztišili a dali možnost panu předsedovi k vystoupení. Ještě jednou opakuji a prosím, abyste se ztišili, vážené kolegyně a vážení kolegové! Ano, děkuji. Děkuji za pomoc, zřejmě máte vyšší autoritu, děkuji moc. Pane předsedo, máte slovo. Ano, máte možnost promluvit, prosím.

Na dnešek se nám podařilo hlasy opozice svolat mimořádnou schůzi na téma politického podnikání politiků vládního hnutí STAN.

Pro odškodnění pro obce a občany na Zlínsku jsme tady ve Sněmovně hlasovali všichni.